Stát má jedinou povinnost.

Zdaleka jsem neřekla všechno, co jsem chtěla říct. Je toho ještě hodně. A já se bohužel obávám, že to není naposled, kdy u tohoto pultíku s tímto problémem jsem.

Velmi vás o to prosím.

Děkuji, pane předsedající.

Naštěstí. Pak bych jenom upřesnil, že zkušenosti s panem Bakalou byly ještě před OKD. Všichni víme, jak skončila privatizace Becherovky, jakým tunelem to bylo.

Jestli budou nějaké kroky. My jsme se dověděli informace o stavu, jak to bylo. Ale nedověděli jsme se nic, jak to bude. A to je to, co nás zajímá.

Nám se tady rozmáhá takový nešvar, že zkrátka ministři této vlády mají vždycky něco důležitějšího, včetně pana premiéra. Tak já nevím, jestli jsou ty schůzky natolik důležité, anebo jestli zkrátka se bude pan premiér, předseda vlády ČR, přizpůsobovat ostatním, kdy mají čas na nějakou schůzku. Já si to prostě nemyslím.

Ale tady padají legitimní dotazy, včetně těch od mých předřečníků, třeba co bude dál. Já bych to opravdu rád slyšel. A byl bych rád, kdyby tady u toho pan premiér byl. Ale já i rozumím tomu, že to prostě asi nechce slyšet. Stalo se to.

Ale máme před sebou dvacet pět minut na čtyři řádně přihlášené. Pokusím se už to déle nezdržovat, ale já bych byl opravdu rád, kdyby tady ten pan premiér k tomuto byl, dotazy odpověděl, anebo si aspoň poslechl, co mu k tomu chceme říct. Protože jestli na to pan premiér zapomněl, já mu to připomenu. To není tak, že tady budou, když si na nás udělají čas. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom velmi stručně chtěla doplnit to, co jsem nedokončila prve, myšlenku, která se týká reportáže natočené pro Českou televizi.

Takže jenom tolik chci říct. Ještě snad poznámka, že mi to vracel kolega, který v životě nikdy nic nenatočil. Připraví se pan kolega Kudela.

No, opravdu nechtějí. Opravdu to nechtějí. Chtějí, aby ten majetek, prostě už to bylo za čarou, už to bylo nevratné.

Tak to chápu.

já ho mám k dispozici, návrh usnesení kolegy Hájka, kde je to směřováno ne na premiéra, ale na Ministerstvo financí, na současného vicepremiéra, který jako strážce státní kasy, věřím, že bude mít větší zájem, aby eventuálně byla možnost nějaký majetek, nějaké finanční prostředky získat zpátky do toho rozpočtu. Tady bylo řečeno kolegou Sklenákem, že pan premiér už tady k tomu se vyjádřil a řekl svoje. Říkám to správně, to datum?

No, já si kladu otázku, na kterou tedy dneska samozřejmě, když tu pan premiér není, odpověď nedostanu: Proč?